Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku? Proti? Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 83, do kterého je přihlášeno 117 poslanců, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Tímto uzavírám projednávání bodu číslo 31.